Připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

Já už jenom telegraficky. Co se týče výše částky, nebo co strhávat, tak zase to je úplně jednoduché. Prostě jim stanovme pevnou částku, kterou budou splácet. A v ten okamžik ten dotyčný ví, že když pak se postará, to znamená, že bude oficiálně pracovat, tak pak už si vydělá, kolik bude potřebovat.

Je to jednoduché.

Ale hlavně jim umožněme, aby mohli pracovat oficiálně, protože dnešní pracovní řád jim to nedovoluje. Díky tomu všichni doktoři, kteří dneska pracují, pracují vlastně v rozporu se zákoníkem práce. Takže pojďme pro to udělat i to, že prostě nebude muset mít jednu, dvě, deset smluv a obelhávat, ale u jednoho zaměstnavatele na jeden pracovní poměr pevná částka stanovená, a bude to všechno fungovat úplně skvěle. Děkuji. Přečtu omluvenky.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

A myslíme si, že to je chyba. Takže v tomto směru stojíme o to, aby zákony byly projednány a postoupily dál v režimu Sněmovny tak, abychom se co nejdříve dopracovali k nějakému smysluplnému řešení, které naplní ty sliby, které zazněly. Děkuji.

Hezký večer. Nejsem právník, nevím, jak přesně nastavit spravedlivý systém, ale budu mluvit z praxe od lidí, které potkávám dennodenně, asi všichni vědí, že jsem z Ústeckého kraje, konkrétně z Ústí nad Labem, kde každý čtvrtý člověk je zatížený exekucí. O některých nevíme, že mají exekuce.

Jak to funguje? Na počátku ano. Odejdou do šedé zóny ekonomiky.

Takže práce načerno vyvolává další a další exekuce. A my už jednou provždy musíme dát tady tomu konec.

A když se uchazeč z této lokality zeptá, kolik mi budete strhávat na exekucích, nejsou schopni mu to říci, protože to vypočítává velice složitě mzdová účetní.

Prosím.